Druhým segmentem, který podle mého názoru není zatím šťastně řešený, je segment ambulantních specialistů. Tady Ministerstvo zdravotnictví došlo k tomu, že jim bude navyšovat cenu bodu o necelá 4 % a ještě nějakou malou částku obdrží na zajištění potřebných ochranných pomůcek.

Pan poslanec Válek je přihlášen do obecné rozpravy. A už přichází. Zatím přečtu omluvy.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Proto jsem i v případě zákona, byť k úhradové vyhlášce mám hluboké výhrady, protože pořád věřím, že Ministerstvo zdravotnictví je Ministerstvo zdravotnictví, které chce, aby zdravotnictví fungovalo a aby pacienti dostali kvalitní péči, přesvědčil klub, abychom hlasovali pro s obrovskými obavami, že finální text úhradové vyhlášky nebude dostatečně kvalitní. A zkusím zdůraznit některé své obavy. Prostřednictvím pana předsedajícího pane ministře, udělal jsem něco, co dělám málokdy. Já vám teď velmi věřím a budu nešťastný a velmi, velmi zklamaný, pokud důvěra nebude naplněna.

My, kteří se nějakým způsobem pohybujeme ve sféře, kde jsou zaměstnanecké vztahy, tak víme, že 120 tisíc a 120 tisíc není totéž. Totéž se týká těch mezd, které jsou tady. To, co jsem říkal na zdravotním výboru, vypadly některé segmenty.

Ale zmíním se zase o konkrétní věci.

Já nevím, jak to bylo v jiných nemocnicích, ale tentokrát více než jindy je třeba zohlednit individuální rozdíly mezi zdravotnickými zařízeními poskytovateli. Já jsem si plně vědom, že konstrukt úhradové vyhlášky takto není postaven, a jsem si vědom, že je to nelehká práce, kterou musí ministerstvo koordinovat, nelehká práce diskuse mezi poskytovateli na jedné straně a pojišťovnami na druhé, ale jsem si vědom, že jiná možnost není.

Děkuji. Děkuji. Je zde faktická poznámka pan poslanec Běhounek. Já vás samozřejmě musím pustit, pane poslanče, ale prosím, apeluji na všecky: takhle jsme se nedomluvili.

Děkuji.

Vyhlášku jsme obdrželi, tuším, v úterý večer a ve středu v poledne už o ní výbor jednal, respektive každý se v ní asi snažil najít to, co v ní chybí, nebo to, co by v ní případně upravil.

Proto tedy i díky apelu pana Běhounka nebudu mluvit dlouho a předám slovo dalšímu. Děkuji.